Když se na to podíváme dál, tak podle našeho názoru zavedení registru smluv zvýší jenom byrokracii např. na malých obcích.

Tyto pozměňovací návrhy podle našeho názoru zkvalitní a zlepší registr smluv a nedojde k ohrožení samotného státu. Mohu deklarovat, a to tady říkám opravdu jasně, že budeme hlasovat proti všem pozměňovacím návrhům pana poslance Farského. Jestliže projde byť jen jeden pozměňovací návrh pana poslance Farského, tak nám nezbude nic jiného než hlasovat proti registru smluv. Protože on dává zpět do zákona ČEZ, který má v tuto chvíli výjimku.

Já nevím, co tohleto je za nesmysl.

Ale ještě zde řeknu problematiku živých smluv.

Na závěr tady řeknu, že máme opravdu obavu o státní podniky typu ČEZ, Budvar, Lesy České republiky, Česká pošta a mnoho dalších, protože pokud by měly uveřejňovat uzavřené smlouvy, tak by to znamenalo jejich likvidaci. Takže pokud registr smluv bude ohrožovat státní firmy, potažmo samotný stát a jeho existenci, protože by to mohlo pak nakonec vést k rozkrádání státu, bourání státu a k různým dalším teoriím, tak pro zákon o registru smluv hlasovat nemůžeme. Děkuji za pozornost.

Na úvod: Myslím, že je to velmi závažný den pro život každého jednotlivého poslance, že se dnes hlasuje o tomto zákonu, konečně po roce a tři čtvrtě. Tento by prý mezi ně měl patřit.

Chtěl bych jenom připomenout velmi bedlivě nás sleduje již zmíněná, námi všemi oblíbená, Rekonstrukce státu.

Následky když tak ponesete sami, upozorňují. A teď už vážně.

Tam bych chtěl trošičku můj oblíbený deník opravit. Ten zákon ale v uvozovkách odkládaly všechny strany, protože ten zákon, byť má nějakých nebo ta navrhovaná podoba má nějakých 11 nebo 12 paragrafů, není tak jednoduchý. Tak tomu prostě není.

Gesci nebude mít Ministerstvo vnitra, pardon, Ministerstvo pro místní rozvoj registr smluv, ale bude to Ministerstvo vnitra. Je to pozměňovací návrh, který byl podán se souhlasem Ministerstva vnitra.